Závěrem řeknu, že tento návrh není předložen tak, aby pro Piráty byl akceptovatelný. Vznik agentury takto navržený považujeme za chybu, jsme však ochotni přistoupit na kompromis a hlasovat pro vznik této agentury, pokud budou akceptovány naše pozměňovacími návrhy, zejména ty, které se snaží zavést nějaké prvky transparentnosti, které se snaží omezit prokorupční prostředí v oblasti sportu. Já také děkuji a prosím pana poslance Birkeho, připraví se pan poslanec Pojezný do rozpravy. Já budu velmi stručný, nicméně si neodpustím jednu věc, kterou bych mohl říct, a využít toho práva, že můžu v rozpravě promluvit, ale zásadně budu velmi stručný.

Takže Milane, ještě jednou, děkuji mnohokrát. Nyní mi prosím ale dovolte, abych načetl už avizovanou legislativně technickou úpravu pro třetí čtení.